Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o základních registrech. Soustava základních registrů je v provozu již více než tři roky. Ministerstvo vnitra během této doby shromáždilo řadu poznatků a zkušeností odůvodňujících potřebu novelizace některých ustanovení zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona tak, jak je již tříletá praxe nastínila. Dále jsou do zákona o základních registrech doplněna ustanovení, která umožňují státním orgánům vykonávajícím činnost v oblasti bezpečnosti a obrany České republiky, veřejné bezpečnosti a odhalování trestné činnosti využívat přímý přístup do agendového informačního systému bez povinnosti využívat tento přístup prostřednictvím informačního systému základních registrů. Přímý přístup je rovněž umožněn z důvodu ochrany práv osob řízení před soudem.

Stávající znění zákona o základních registrech dosud nepočítá s možností čerpání údajů obsažených v základních registrech jinými subjekty než orgány veřejné moci.

Navrhovaná úprava nerozšiřuje oprávnění jakéhokoliv soukromoprávního uživatele čerpat údaje ze základních registrů. Směřuje však k zabezpečení vyšší úrovně ochrany údajů v případě, že zvláštní zákon umožní subjektům, které nejsou orgánem veřejné moci, tyto údaje čerpat. To znamená, jedná se o předvídání stavu, který by mohl v budoucnu nastat. Děkuji za pozornost. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 655/1 a 2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslankyně Věra Kovářová a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 655 projednat a schválit s přijatým pozměňovacím návrhem. V článku I Změna zákona o základních registrech, bodu 10 v § 5a odst. 1 písm. c) zní: veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví; c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám a nyní prosím zpravodaje výboru pro bezpečnost poslance Josefa Zahradníčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo vážený pane předsedající.

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat paní poslankyně Kovářová má faktickou poznámku, jste přihlášená s faktickou poznámkou? Není tomu tak. V tom případě jste jako první v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych vás seznámila s dvěma pozměňovacími návrhy. První se týká tří bodů a ve všech třech případech se jedná o pozměňovací návrhy legislativně technické povahy, jejichž účelem je zpřesnit znění předloženého návrhu zákona. Druhý pozměňovací návrh se týká přístupu bank do základních registrů.